Ale tím, že odložíme tento bod do září, bude mít vládní koalice ve výborech výraznou výhodu.

Proto trváme na tom, aby tento bod byl projednán už teď, a nikoliv až v září, protože výbory běží i teď. Včera byl výbor, předevčírem. Zítra určitě nějaký bude nebo příští týden určitě nějaký výbor poběží a tři poslanci z opozice nebudou mít právo se jej zúčastnit, a opozice tudíž bude oslabena. Teď, v této chvíli, bych se chtěl znovu vyjádřit k tomu, že když projednáme tento bod dnes v rámci řádné schůze, umožníme ostatním poslankyním a poslancům, kteří nemají přednostní právo se také vyjádřit, tak si velmi hodně práce ušetříme i pro budoucnost a zvedneme důvěryhodnost tady toho ctihodného sboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji vám za trpělivost a za pozornost, se kterou jste mě vyslechli.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

Pokud máme nějaký problém, máme určitou pochybnost, tak prosím vás, napřed to vyřešme na této úrovni a potom to přenášejme na plénum Poslanecké sněmovny.

Já si naopak myslím, že jsou chvíle, a historie to prokázala, že zodpovědný kvalitní politik má mít takovou vizi, že v některých případech nepodlehne aktuálnímu mínění většiny společnosti, a naopak dokáže prosadit ten názor, o kterém si myslí jako politik, že je dlouhodobě prospěšný pro společnost.

To jsou právě ty věci, které bych vám rád vysvětlil na, řekněme, interním fóru, na jednání poslaneckých klubů, abyste zjistili a nedávali a nesměšovali tady věci dohromady, které směšovat dost dobře nejde, a nemanipulovali tak veřejným míněním, protože si myslím, že to je potom zavádějící. Děkuji za pozornost.

Jen velmi krátce bych reagoval hlavně na vystoupení kolegy Tomia Okamury.

Slyšeli jsme vystoupení pana premiéra, který navrhl konkrétní postup v této záležitosti, a chtěl bych poprosit prostřednictvím pana předsedajícího i pana kolegu Okamuru, když je přítomen v sále, aby pozorně poslouchal vystoupení jednotlivých vystupujících, protože ve vystoupení pana Babiše zaznělo jasně, že chceme o této věci diskutovat, ale na řádné schůzi, připraveni, s konkrétními podklady od vás. Takže to jenom prosím, abychom se vzájemně poslouchali a pokud možno aspoň trošku respektovali.

Ale dovolte mi jednu technickou poznámku na závěr. Hovoříme tady o populistických vystoupeních některých kolegů. My jsme nebyli v minulé Poslanecké sněmovně, která odsouhlasili hlasem jednoho zločince, pane kolego Laudáte prostřednictvím paní předsedající, tento zákon.

Takže tolik jenom, abychom měli přesné informace, když někdo hovoří o populismu a tak dále. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

asi nějakých pět šest měsíců tam měl zločince, protože to, co říká pan předseda Faltýnek je naprostá pravda.